Ten důvod je jasný.

Přijde mi to trochu od kolegy jako kritika jakoby za každou cenu. Stejně jsem to zažíval a cítil minulý týden, kdy bod, který naopak jsme kritizováni, že tady nenavrhujeme, pak navrhneme, to byla ta zpráva Rady České televize, tak dostaneme po papuli, že jsme zase s tím přišli v této chvíli.

Ona ta doba není nikdy vhodná.